Neřeší!

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, pouze v tuto chvíli můj postřeh a reakce, protože já ještě vystoupím v obecné rozpravě.

A myslím si, tak jak tady zaznělo, že máme spoustu dalších důležitých zákonů, na které čekají občané České republiky. Teď tady projednáváme důležité téma dofinancování sociálních služeb.

On si tady řekl spoustu věcí k tomuto tématu, ale nikdo tady z těch lidí a poslanců nesedí.

Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já bych navázal na paní ministryni. Na paní ministryni financí. Ten problém tady byl zcela zřetelný.

Bylo to zcela evidentní. A toto je ten problém, dámy a pánové.

Takže toto je problém. A je problém, že nejsou ty peníze, které když nebudou poskytnuty, tak se nám v budoucnu dramaticky prodraží. Přibyly další faktické poznámky.

Děkuji vám za slovo.

Všichni víme, jak se vyvíjela ekonomika, všichni víme, jak se vyvíjely některé další faktory.

A já se ptám, jestli tedy není logické, že se i rozpočty na sociální služby navyšují. Kolik jsme měli sociálních lůžek v roce 2008? Kolik jsme měli seniorů nad 70 let? A mohli bychom se bavit o dalších a dalších faktorech, které ovlivňují potřebnost sociálních služeb a také samozřejmě narůstání těch rozpočtů.

A v tuto chvíli nám na letošní rok chybí 2 miliardy korun. A potom si neodpustím ještě jednu poznámku. Paní ministryně tady zmiňovala ty úspěchy, které hnutí ANO má, že navýšili penze o rekordní částku.

I to je potřeba připomenout.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak ten problém je v tom, že s paní ministryní Maláčovou si posíláte dopisy.

Tak to je ten problém.

A dneska jsme to tady odhlasovali.

A označovat to za obstrukci mi přijde úplně sprosté.

Já mám dvě poznámky. První faktickou k panu kolegovi Bartoškovi vaším prostřednictvím, pane předsedající.

Já bych jenom chtěla poznamenat, že kraje ovládá právě hnutí ANO a ČSSD, takže bychom se vzájemně likvidovali.